Takže tu koncepci dohromady vytvářelo téměř padesát odborníků na slovo vzatých.

Snad jsem na nikoho nezapomněl. A potom z akademické sféry ještě a z Ministerstva vnitra. Teď už jsem snad na nikoho nezapomněl. Koncepce stojí skutečně na tom, že naším cílem je umožnit vězni, pracovat s vězněm takovým způsobem, aby získal šanci přejít do normálního nekriminálního života, naučit ho pracovat, naučit ho mluvit s úřady, chovat se v běžné společnosti, naučit ho často i jaksi zcela základní věci, protože s tím míváme problém, vyřešit jeho dluhovou situaci, pomoci mu od různých závislostí atd. Je to skutečně velice ambiciozní plán, velice náročný úkol. A tou koncepcí to všechno doopravdy jenom začíná. Nechceme, aby to byl další dokument, na který bude deset let sedat prach, a za deset let se to napíše v zásadě znovu. Proto ta téměř padesátičlenná komise neskončila svou činnost dokončením koncepce, ale přeměnila se v trvalý orgán, který bude dohlížet na to, jak se ta koncepce naplňuje, a bude to pravidelně každoročně vyhodnocovat. Zároveň koncepce přímo počítá, deklaruje, že bude rozpracována do tzv. akčních plánů, které budou popisovat zcela konkrétní postupy postupně naplňující jednotlivé, jak říkám, velmi ambiciozní cíle koncepce. K vaší otázce co stihneme?

Děkuji, pane ministře. Děkuji vám, pane ministře. Myslím, že ty informace byly velmi zajímavé pro ty, kteří tady nejsou. Ale promiňte mi ještě jednu věc. České vězeňství bude dobré tenkrát, kdy v kondici bude Vězeňská služba.

Podařilo se ho nějakým způsobem vyřešit.

Děkuji panu poslanci. Prosím, pane ministře, teď máte dvě minuty na ty další věci. Ano, jsem přesvědčen, že personální stabilizace ve vedení Vězeňské služby povede ke zlepšení fungování Vězeňské služby. Nejistota, období nejistoty, které máme za sebou, Vězeňské službě neprospělo. Jsem rád, že máme v tuhle chvíli jediného generálního ředitele, že máme postaveno najisto, že ho tu budeme mít po zbytek funkčního období, pokud něco neprovede.

Takže věřím, že naše vězeňství se skutečně začne přibližovat západní Evropě, kam patří. Děkuju. Děkuji, pane ministře. Víra tvá tě zachránila, jest psáno v Bibli.

Prosím, paní poslankyně. Hezké odpoledne, vážený pane předsedající. Vážený pane první místopředsedo vlády, ministře financí nepřítomný, vy a vaše vláda přijímáte zdánlivě ve jménu boje proti daňovým únikům řadu opatření, která zatěžují především poctivé podnikatele, například kontrolní hlášení či elektronickou evidenci tržeb.